Záruka v § 27 a předběžné otázky je v podstatě nulová, protože dejme tomu by se týkala přímo vyplácené podpory ze strany telekomunikačního úřadu, ale zdaleka se netýká dalších věcí, které tento návrh zákona slibuje jednotlivým hráčům na trhu.